Ale musím říct, že tady čas hraje proti nám, a pokud chceme pomoci všem, kteří v těchto oborech podnikají, a nechceme, aby tady byl kolaps v otázce výroby energií z biomasy po 30. 6. letošního roku, tak prosím je potřeba, aby tento návrh se schválil právě tímto způsobem, protože vlastně od 1. 7. letošního roku by pak nemohla být vyplácena podpora právě všem těm zainteresovaným osobám. Dámy a pánové, věřím tomu, že chápete ten problém, který máme před sebou.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Adamcovi, že za skupinu navrhovatelů předložený návrh uvedl, a nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a sice pan poslanec Róbert Teleky. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy pánové, krátce doplním předsedu hospodářského výboru. Skupina poslanců napříč politickým spektrem předkládá sněmovní tisk 186.

Výroba elektřiny a tepla z biomasy dostává podporu. Evropská komise měla už před rokem vydat delegované akty stanovující kritéria pro udržitelnost biomasy, na jejichž základě by proběhla standardní oficiální verifikace, která by nahradila systém čestných prohlášení. Proto novela prodlužuje stávající systém do konce letošního roku.

Dále se nové požadavky týkají všech výrobců a obchodníků s palivem, kteří dodávají těmto zdrojům palivo. Souhrnně se jedná o 760 až 1 000 subjektů, které mají být během krátké doby certifikovány. Příprava prováděcích aktů a certifikačních schémat je na úrovni Evropské komise opožděna. Sama Komise doporučila členským státům vyžadování kritérií udržitelnosti odložit. Abychom neohrozili tyto podniky, navrhujeme posunout tuto povinnost o šest měsíců do konce letošního roku. Děkuji za pozornost a prosím o podporu.

Takže prosím, pane poslanče, máte přednost před vaší kolegyní ze stejného politického klubu. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Návrh počítá s tím, že splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy by bylo možné dokládat až do konce letošního roku nejen příslušným dokladem podle evropského předpisu, ale také čestným prohlášením. Plnění kritérií by měli dokladovat také výrobci, dovozci a dodavatelé paliva z biomasy. Novela tak reaguje na situaci, kdy Evropská komise dosud nevydala delegované karty k ověřování kritérií udržitelnosti pro biomasu, přestože měly být vydány již v lednu loňského roku.

Bez nutného dostatečného přechodného období fakticky hrozí kolaps dodávek biomasy, která by naplňovala kritéria udržitelnosti, a tím i výroby energií z biomasy, což bude mít za následek neplnění závazného národního i evropského cíle v této oblasti. Všechny nezbytné akty provádějící Evropské komise v současné době nejsou vydány a není vůbec jisté, kdy vydány budou.

Vláda zaujala k tomuto návrhu souhlasné stanovisko. Zároveň však upozorňuje, že zvolená legislativní technika na zavedení, respektive prodloužení přechodného období, ve kterém lze plnění kritérií udržitelnosti dokládat čestným prohlášením, není podle jejího názoru vhodná.

Máli se v přechodném období dočasně umožnit výrobcům, dovozcům nebo dodavatelům paliv z biomasy prokazovat plnění kritérií udržitelnosti čestným prohlášením, mělo by přechodné ustanovení být obsaženo v části první nyní předloženého návrhu zákona jako samostatný článek číslo II.